To je všechno z interpelací na pana předsedu vlády. Děkuji poslancům, děkuji předsedovi vlády za jeho odpovědi. Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády.

Pan kolega Chalupa také ne. Tato interpelace propadá.

Prosím tedy pana kolegu Valentu, aby přednesl svoji interpelaci.

Jistě víte o stávce zaměstnanců rozmělněné nepřijatelným tlakem zaměstnavatele hrozícího odebíráním prémií či přerušením pracovního poměru. Stávka byla motivovaná nízkými platy.

Externí manažerské platy jsou v kontrastu s lednovým skokovým zdražováním služeb. O státním podniku se již také začíná hovořit jako o cílové či přestupní stanici různých prominentů.

Zde zase stojí v kontrastu patnáctiprocentní fluktuace řadových zaměstnanců, jejíž katastrofální výši požadovala prošetřit i Federace výkonných zaměstnanců České republiky. Pane ministře, jak pohlížíte na takovýto stav jednoho z posledních státních podniků, podle ministra financí hospodařícího netransparentně?

Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Pan ministr je nepřítomen, odpověď obdržíte podle zákona o jednacím řádu písemně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Jelikož pan ministr chyběl i minulý čtvrtek i tento čtvrtek a nevím, jestli ho tu uvidíme během tohoto kvartálu, dovolím si na něj interpelaci načíst. Vážený nepřítomný pane ministře, v posledních měsících jsme slyšeli o problémech, které zmítají Českou poštou. Určitě se shodneme na tom, že pracovníci a pracovnice tohoto státního podniku vykonávají velmi náročnou práci, za kterou jsou ovšem nedostatečně ohodnoceni. Já chápu, že se zdroje vždy hledají velmi těžko. Nicméně si myslím, že Česká pošta přece jenom má odkud čerpat.

V této souvislosti jsem se chtěl zeptat, v jakém stadiu je dohoda o prodloužení smlouvy s ČSOB a zda by nebylo ekonomicky mnohem výhodnější provozovat poštovní spořitelnu samotnou poštou, neboť by jí to mohlo pomoci ekonomicky. Zdá se mi totiž, že v tomto případě vy i vláda hájíte zájmy bohaté zahraniční společnosti před českými zaměstnanci. A také platí, že nepřítomný ministr vnitra Milan Chovanec odpoví písemně do třiceti dnů podle zákona o jednacím řádu. Čtvrtou interpelací je interpelace pana poslance Miloslava Janulíka na ministra zdravotnictví, který je přítomen.

Paní kolegyně se mi také vytratila. Také její přihláška propadá, to vylosované pořadí. A pokračujeme šestou interpelací pana poslance Stanislava Mackovíka na žel nepřítomného, omluveného ministra Roberta Pelikána ve věci exekutorů. Děkuji, pane místopředsedo.

To znamená, je si vědom toho, že to v uvozovkách oceňování exekutorů neodpovídá tomu, co spáchali a proč je vůči nim vedeno kárné řízení.

Myslím si, že ať ministerstvo, nebo Sněmovna může být iniciátorem toho, že se změní legislativa tak, aby tedy ti exekutoři, kteří se nevejdou do toho systému, který byl nastaven, byli postihováni a aby to mělo i nějaký účinek, který je odradí od nějaké nekalé činnosti.

Vážený nepřítomný pane ministře, v posledních interpelacích jsem interpeloval vašeho kolegu ministra zdravotnictví ve věci výsledků tendrů na provozovatele letecké záchranné služby. Nyní si dovolím v téže věci interpelovat vás, protože jste byl iniciátorem procesu, který vedl k rozjetí onoho kola těchto výběrových řízení.

Výsledkem toho tendru je, že konkrétně v kraji, z kterého já pocházím, v tuto chvíli obstarává leteckou záchrannou službu společnost provozující vrtulník, který nedaleko od nás, v nedalekém Švýcarsku, je podobně předváděn, ovšem v leteckém muzeu. Zároveň panují vážné pochybnosti ohledně všech právních náležitostí tendru. Naplnění podmínek uchazečem apod. Právě proto, že jste v té argumentaci ve snaze dosáhnout co největších úspor byl iniciátorem procesů těchto výběrových řízení, chci se vás zeptat, jak se na tento proces díváte teď. Zda se domníváte, že proběhl úspěšně, přestože jsem si vědom, že nenesete zodpovědnost za praktickou realizaci těch výběrových řízení, to nese minulé vedení Ministerstva zdravotnictví. Chci vás zároveň ujistit, že jak mezi obyvateli Olomouckého kraje, tak i mezi lékaři zasahujícími na záchrance nepanuje dobrá atmosféra.